Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. N513 činnosti související s leteckou dopravou. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.